Vzhledem k aktuálnímu vývoji na trhu práce se však mění podmínky pro získání nových uchazečů. Zde je nutno uvést, že nabídky trhu práce jsou natolik obsáhlé, že výběr nových uchazečů do řad policie není záležitostí jednoho či dvou roků, ale jde o trvalý úkol, vyžadující trpělivost, plánovitost a vynaložení nemalých prostředků do sofistikovaného oslovení především mladé populace, jíž je třeba nabídnout perspektivu, trvalé zaměstnání a vykonávané činnosti odpovídající finanční ohodnocení.

Zmínili jsme zde také 150 hodin služby, to, co máte ve své koaliční smlouvě jako jeden z bodů, kdy jste se zavázali: prosadíme zrušení neplacených 150 hodin u policistů. Od podepsání koaliční smlouvy uplynula už poměrně dlouhá doba, více než tři roky, a stále se vám tento bod koaliční smlouvy nepodařilo prosadit a žádný takový návrh zákona do Poslanecké sněmovny zatím nedoputoval. Pokud známe legislativní proces, víme, jak to může dopadnout. Také jsem četl zásadní připomínku z Ministerstva financí, která hovoří o tom, že pokud by mělo dojít ke zrušení 150 hodin, musí dojít ke zvýšení základního fondu pracovní doby ze současných 37,5 na 40 hodin. Je to zásadní připomínka z Ministerstva financí.

Rizikový příplatek, samostatná kapitola. Poslední z bodů, který zde mám, je případný požadavek na zvýšení základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů.

Zeptám se přímo jak je toto projednáno s Ministerstvem financí, konkrétně s ministrem financí, a zda na to máte zajištěné finanční prostředky pro druhou polovinu roku 2017. Já vám také děkuji. O slovo se hlásí pan premiér. Prosím, pane premiére. Hezké dopoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci.

Ten výbor se dnes mimořádně schází na ministerské úrovni, protože cílem je, abychom posunuli otázku výstavby bloku do další fáze. Nyní k té interpelaci pana poslance. Já bych mu chtěl především poděkovat za to, že se tady intenzivně zajímá v Poslanecké sněmovně o růst platů policistů, protože to není první interpelace v této věci. Věřím, že do budoucna bude méně důvodů, aby mě pan poslanec Ondráček interpeloval, protože postupně se posouváme ke zlepšení situace policistů. Ale vím, že pan poslanec interpeluje jak ministra vnitra, tak v tuto chvíli předsedu vlády. Myslím, že to je dobře, protože jsou tady některé věci, které vyřešeny nebyly. Já bych byl také velice rád, kdybychom se posunuli ke zlepšení situace při náboru nových policistů. To je, myslím, dneska jedno z klíčových témat. Já se ještě vrátím k tomu, co se udělalo, jak se situace za poslední tři roky změnila. Ale souhlasím jednoznačně s tím, že klíčové téma dnes je získávat nové kvalitní policisty, kteří budou cítit perspektivu, kteří půjdou k policii ne kvůli náborovému příspěvku, ale půjdou k policii proto, že s ní budou chtít spojit velkou část svého profesního života, možná celý svůj profesní život, a vychováme z nich kvalitní policisty, kteří pomohou zlepšovat situaci v oblasti bezpečnosti občanů.

Za prvé chci říci, že pozice nastupujícího policisty je prokazatelně nejobtížnější během prvního roku.

Jak jsem už také uvedl ve své písemné odpovědi na interpelaci pana poslance, stupnice základních tarifů, podle kterých jsou odměňováni naši policisté, se v letech 2011 a 2013 vůbec nezměnila.